Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Ještě jednou poprosím, aby se poslanci přihlásili svými kartami.

V tom případě mi nezbývá než přerušit tuto schůzi na neurčito až do okamžiku, kdy dojde k nějaké dohodě předsedů poslaneckých klubů, což tedy tímto činím. S přednostním právem pan předseda Bartošek.